Ale znova se vracím k této smlouvě. Tato smlouva skutečně je pro nás potřebná. A já říkám, že já osobně pro ni ruku zvednu. A mrzí mě ta špatná komunikace, která nás dovedla právě k těmto názorům některých lidí, kteří prostě ji potom vykládají jinak, než čím ve skutečnosti je. Děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji. Určitě objevíme, že určitá skupina obyvatel nebude chtít poslouchat, co budeme říkat, byť jim to budeme říkat každý den stokrát. Ano, byly to podcasty, byly ty otázky, odpovědi, byly to tiskové zprávy, byly to desítky rozhovorů v rozhlase, v tištěných médiích, na serverech. Asi to je málo, já se s vámi o to, paní předsedkyně, nechci přít. Měla jsem pak ještě jinou možnost. A mám dva náměstky, nemám tři náměstky.

Každopádně my jsme zvolili tu cestu, že pokud to má být opravdu i důvěryhodné pro lidi, kteří to slyšet chtějí, tak že to budeme komunikovat my, ne nějaká placená služba, agentura, a víceméně jsme si to všechno dělali v rámci rezortu a nikoho jsme si v rámci inzerce nenajímali, nikoho jsme neplatili. Takže ano, já tuhletu kritiku z vaší strany připouštím, že ta komunikace v některých ohledech mohla být masovější. Sama, když jsem třeba objížděla některé regiony, tak jsem tam s těmi lidmi hovořila a snažila jsem se jim to vysvětlit.

Je to opravdu záležitost hlavně i třeba veřejnoprávních médií, ve kterých myslím , že poslední měsíc bylo těch rozhovorů na téma DCA několik. Já vám také děkuji.

Vážený pane místopředsedo, díky za slovo. Kolegyně, kolegové, já se budu jenom velmi stručně držet faktů, ona tady většinou už velmi přesně se k tomu vyjádřila paní ministryně Černochová. Nebudu se vyjadřovat ani k jiným tématům, zůstanu u této smlouvy, pouze budu vycházet z toho, co říkala koneckonců i paní předsedkyně Schillerová, že opakování v té věci je každopádně matkou moudrosti a že si myslím, že strašit a vyvolávat strach u této smlouvy je prostě něčím, co opět přidává nějaká polínka té společenské nervozitě. Jedná se o prezidentskou mezinárodní smlouvu. Je namístě, aby ta smlouva byla řádně prodiskutována, to koneckonců děláme, dostáváme tomu i tak, že o této smlouvě diskutujeme do dlouhých nočních hodin, a ta diskuse určitě bude pokračovat i v horní komoře Parlamentu, i v dalších čteních. Jedná se o smlouvu spojeneckou, která vždycky ze své podstaty dává exkluzivitu nějakého vztahu a bezpečnost České republiky logicky ze své podstaty posiluje. Pokud se podíváme, jaké státy už takovou smlouvu mají Polsko, Lotyšsko, Litva, Rumunsko, Bulharsko, Slovensko, dokonce i Maďarsko v roce 2017. A já nemám úplně pocit, že by někdo předložil důkaz toho, že byla od uzavření těchto smluv ve vyjmenovaných státech omezena jakýmkoliv způsobem jejich suverenita. A dokonce se připojuji k tomu, co tady říkala paní předsedkyně Schillerová. Ano, tahle smlouva nedává žádný mandát k tomu, aby tady vznikaly nějaké základny, a sama o sobě neznamená, že na naše území k nějakému dočasnému pobytu mohou vstoupit cizí vojáci. Stále to zůstává v rukou Parlamentu České republiky, a to dle články ústavy 43. Ten říká, že někdo... v případě samozřejmě takovém, že o tom bude opět rozhodovat Parlament, a je to dle ústavy, tak to je jediná možnost, aby došlo k takové situaci. Ne na základě této smlouvy. Je to rámec pro větší bezpečnost České republiky, je to posílení naší bezpečnosti. A myslím si, že opravdu strašení tím, že se tady něco pro naše občany zhoršuje, že se dostávají do nějakého stavu, kdy tady opět budou dočasně pobývat vojska nebo podobně, je prostě v téhle chvíli zbytečné. Já schválně chci ten proslov mít co nejstručnější, jenom ze zopakování těchto nejdůležitějších fakt, a já naopak plně doufám, že bezpečnost České republiky se posílí.

A ano, my jako vládní koalice jednoznačně říkáme, že země Severoatlantické aliance jsou našimi spojenci, protože my jsme Severoatlantická aliance, a že samozřejmě Spojené státy americké jsou naším zásadním spojencem v tom globálně nebezpečném světě. Takže možná se někde pod těmi všemi slovy vede tahle zásadní diskuse. A prostě tuhle linii naše vláda určitě nikdy žádným způsobem zpochybňovat nebude. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji.

Prosím, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, vážená paní ministryně, vláda se dostává do vlastní pasti.

Tato vláda lhala prakticky ve všem. Mimořádná situace, řeknete, že nastala. Zvyšují se všechny daně. Nebudeme zvyšovat odvody živnostníkům. Tak to se prosím pěkně tvrdilo ústy ministra financí ještě v dubnu roku 2023. Nebude se zasahovat do letošní valorizace důchodů. Nedopustíme konec aut na spalovací motory. Hlasovalo se pochopitelně pro. Nebudeme bojovat za rozšíření počtu emisních povolenek. Hlasovalo se pro. A můžeme pokračovat dál.

Proč to říkám všechno v rámci kontextu té dohody? Tady nejde, paní ministryně, o chyby. Ty by asi každý pochopil.